Já se vždycky snažím spolupracovat, snažím se být maximálně korektní, a toto mě, musím říct, osobně velmi mrzí. Naprosto beru jakékoliv výtky, naprosto beru práci opozice, já jsem byl taky tvrdý jako předseda klubu, pokud jsem byl v opozici, ale toto považuju za nespravedlivé.

Nechci to dál pitvat, je mně to prostě osobně velmi líto a nečekal jsem to, jsem zklamán.

Těším se na další zdravotní výbor, kde vše budeme diskutovat. Měníme legislativu, část jsme jí změnili, část jí ještě změníme.

Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych ještě velmi krátce zareagoval na velmi sugestivně, verbálně sugestivně silný projev pana ministra Válka.

Jsem rád, že jste nám to tady tak řekl, a jenom doufám, že všechno, co jste řekl, se v budoucnu potvrdí, protože samozřejmě lidé nám píší, že něco nemohou sehnat a podobně. Takže já opravdu ze srdce si přeju, aby všichni, kteří půjdou do nemocnice nebo do lékárny a budou potřebovat nějakou léčbu, aby ty léky sehnali. Ale jestli nám budou psát, že ty léky nejsou, tak se samozřejmě na vás budeme obracet, a pokud je nebudete schopen zajistit, tak budeme vás nutit k rezignaci a budeme chtít někoho, kdo je prostě zajistí.

Téměř třetina Čechů totiž aktuálně žije s rostoucími dluhy nebo jen s minimální finanční rezervou, která nepokryje ani jejich průměrné životní náklady. Každá desátá česká domácnost pak žije zcela bez rezerv, přičemž v nedávné minulosti řada z nich část vydělaných peněz dokázala ušetřit. Vyplývá to z aktuálních výsledků indexu finančního zdraví Čechů České spořitelny, Sociologického ústavu Akademie věd a portálu Evropa v datech.

Takže takoví opravdu nejsme a tady znovu cituji ten zdroj, ten průzkum, abyste věděli, že to tak prostě skutečně je. Dle tohoto indexu 57 % domácností vychází se svým rozpočtem jen s obtížemi. Nejvíce znepokojující na výstupech průzkumu je to, že dvě třetiny z domácností, které si dnes nedokážou tvořit žádnou finanční rezervu, deklarují, že donedávna toho byly schopny, že donedávna měly doma nějaké peníze, které mohly v případě potřeby použít. Dneska už je nemají, protože jsou vyšší ceny, obrovské zdražování, a samozřejmě ty rodiny mají daleko vyšší výdaje, než měly. Je evidentní, že hlavními příčinami této sociální krize jsou pokles reálných příjmů a značný nárůst cen všech základních životních nákladů a potřeb. Jde o tristní vizitku a odpovědnost vlády Petra Fialy, která toto zdražování částečně způsobila, ale hlavně proti němu nechce anebo nedokáže efektivně bojovat. Obě dvě varianty jsou samozřejmě špatně.

Zároveň se musí snížit vládou nesmyslně vysoko nastavené cenové stropy na elektřinu a plyn, zvlášť na elektřinu, které jsme jedním z největších výrobců v Evropě a jedním z největších vývozců zatím. Jsme přesvědčeni o tom, že pro české firmy a české občany elektřina by se měla prodávat za výrobní cenu plus přiměřený zisk, že by se neměla prodávat za cenu, která se obchoduje na lipské komoditní burze, za kterou se prodává, a pouze přebytky, které se neprodají v České republice lidem a firmám, by se do zahraničí měly prodávat za obchodní ceny, protože jak jsme si mohli všimnout, jednotný energetický trh už je jenom fikce. Je to věc, která prostě nefunguje, a jenom blázen by v něm zůstával dál. Současně musí vláda vytvořit podmínky pro zvýšení čistých příjmů domácností, zejména snížením přímých daní, respektive zvýšením daňových slev a výrazným zvýšením základní složky důchodů, například na úroveň minimální mzdy. To jsou prostě věci, které by lidem pomohly, a já jsem přesvědčen, že je o tom tady třeba hovořit, že je o tom třeba diskutovat. A to je také důvod, proč na dnešní schůzi, paní předsedkyně, navrhuji tento bod a žádám, aby byl zařazen. Ještě nemáme vlastně žádné pevně zařazené body ale za ty návrhy, které padly přede mnou, to znamená, myslím, že to je asi jako třetí v pořadí, je to tak?

Tak je to šestý bod, navrhuji, aby to bylo zařazeno jako šestý bod dnes.